Navrhovaná úprava může navíc vést k likvidaci celého jednoho podnikatelského prostředí. Ve sběrnách, zpracovatelnách a navazujících podnicích pracuje zhruba 30 tisíc občanů.

Poslední poznámka.

Další přihlášený do rozpravy je pan poslanec Zahradník a připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Prosím, pane poslanče.

Kdybychom si kladli otázku, co tedy tím je myšleno, tak ten návrh říká tak trochu ne úplně přesně stanovené prováděcím právním předpisem.

Co s tím odpadem budeme dělat? Znovu prodáme, využijeme, uděláme z toho nové výrobky? Když se podíváme na zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, který připravuje ministerstvo a který máme na programu naší schůze také, tak podle tohoto zákona se u nás nepostaví vůbec nic, natožpak spalovna odpadu, proti které bude protestovat celá řada ekologických, ale i občanských sdružení, kdekoli si její budoucí provozovatel usmyslí, že by ji mohl chtít stavět. Tedy spalovat nebudeme. Skládkovat nebudeme také. Co s tím odpadem budeme dělat? Já jsem na to upozorňoval už při projednávání v prvním čtení, ve druhém čtení.

Takže já se také připojuji k těm, kteří ten senátní návrh ale ani ten poslanecký návrh v dnešním projednávání nepodpoří. Děkuji za pozornost. To byl pan poslanec Zahradník. Další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Pěnčíková.